Ale ta expanze, o které vy jste se tady zmiňoval, do Pobaltí a do oblastí blízkých Rusku, to je něco, čemu já říkám expanze na vyžádání. Není zas tak velký problém přimět bývalé členy Varšavské smlouvy, aby se opravdu cítili ohroženi. Atmosféru války vyvoláváme v Evropě úspěšně, bohužel úspěšně, už několik let a občané si na to pomalu začínají zvykat.

Ne, nebudou z toho mít prospěch. Ještě zapomínáme na jednu drobnou maličkost. Těch 60 tisíc Rusů, o kterých jste se zmínil, ti se zatím ještě stále pohybují na území Ruska, jestli se nepletu. A poslední věc, kterou chci připomenout, je, že ještě přednedávnem, vážení, platilo proto jsem mluvil o té nárazníkové zóně na Sinaji, proto jsem zdůrazňoval, jak se mohou například normalizovat vztahy mezi dvěma státy, které ne ve všem mají stejný názor. Ještě přednedávnem ale platilo, že vojska Severoatlantické aliance byla umístěna zhruba tisíc mil od Moskvy. A dnes už platí, že se ta vzdálenost zmenšila na téměř desetinu. Neříkám od ruské hranice. Nezlobte se na mě, pane ministře, ale budemeli takhle pokračovat, tak pro bezpečnost občanů České republiky toho rozhodně moc neuděláme. Jsem prostě přesvědčen, že tudy cesta nevede, a pokud se nebudeme chovat politicky zodpovědně, pokud nebudeme schopni opravdu ze svých činů vyvozovat dalekosáhlejší důsledky než to, co je momentální efekt nebo co se teď jeví jako momentální efekt, tak to prostě moc velkou perspektivu mít nebude. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jako další je přihlášen pan poslanec Ivan Gabal. Pouze pro pořádek, zda jste přihlášen řádně, nebo s faktickou poznámkou?

Děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí. Pan poslanec Ondráček s faktickou poznámkou. Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Prosím vás, přineste relevantní informace, doložte aspoň jednu fotografii o přítomnosti ruských vojsk na tomto území. To, co povídáte, jsou pouze výmysly. Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali. Děkuji. Táži se ano, je zde ještě reakce pana poslance Ondráčka. Prosím s faktickou poznámkou.

Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, všeobecnou rozpravu končím a táži se na případné závěrečné slovo pana ministra nebo paní zpravodajky. Nechcete závěrečné slovo. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě a udělím slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi tedy navrhnout usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna Parlamentu odhlasovala návrh výboru pro obranu, kterým se

Bere na vědomí: